Ti žádnou takovou podporu ve finále nedostanou.

Děkuji za vyhovění mé žádosti. Vaše vystoupení mi připomnělo, že ačkoliv my jsme se dohodli jako členové parlamentu, tak je nutné přečíst omluvy členů vlády.

Vážený pane předsedo, členové vlády, paní a pánové, já budu poměrně stručný. Předeslal jsem to na jednání grémia.

Rád bych, abychom do konce volebního období dosáhli cíle, který tady sleduje většina politických stran, tedy zakotvení ochrany vody, vodních zdrojů a nakládání s vodami. Myslím, že jsme ve shodě.

Dobře, budeme hlasovat obojí.

Všechno přednostní práva k pořadu schůze. Děkuji za slovo.